My jsme na to našli peníze, my jsme prosadili projekty, my jsme začali stavět.

Museli jsme po vás nastartovat celou výstavbu a to trvá roky.

Jsem rád, že tomu projektu vyslovil podporu. Ještě, pane premiére, prostřednictvím paní předsedající, je skvělý projekt Petrkov.

Nevím, proč někdo mluví o agentuře, že nefunguje.

Bez těchto různých pijavic jsme konečně mohli zmodernizovat armádu i naše nemocnice.

Vy uvádíte 140, 150, z dnešních 91 miliard. Já skutečně paní ministryni budu držet palce, i když si myslím, že to není reálné.

My jsme české zdravotnictví podpořili obrovskými částkami a nastartovali nevídané investice, protože naši lékaři, kteří patří ke světové špičce, si to zkrátka zaslouží, a hlavně naši občané. Naše zdravotnictví bylo pro nás vždy prioritou, stejně jako to, aby bylo bezplatné a dostupné pro všechny. Jestli tomu tak zůstane i za vaší vlády, mám silné pochybnosti.

Ale my nechceme tady mít zdravotnictví pro bohaté a pro ty ostatní. My chceme mít zdravotnictví pro všechny.

Ten odvede naši práci sám od sebe.

Na slib, že do hospody budou moci chodit i lidé s testem, už dávno zapomněl, stejně jako na uznávání protilátek.

Režim pracovní karantény znamená, že místo do karantény domů do ní půjde zaměstnanec do práce, mimo jiné úředníci na úřadech práce, kterým jste zmrazili platy, nebo pracovníci v sociálních službách a nemocnicích. Ale ono je toho ještě víc. Pan ministr Válek odpověděl na dotaz, co dělat s lidmi, kteří se odmítnou testovat. On říká, že zaměstnanec, který se odmítne testovat, může například pracovat na vrátnici ministerstva u zadního vchodu, kde se pouštějí auta, kde se nemusí testovat, a v podobných typech provozu.